Takže v tuto chvíli budeme hlasovat o té první variantě a to je předřazení bodu 156 jako druhý bod dnešního programu.

Proti? Hlasování končím. Tento návrh byl zamítnut. Nyní tedy budeme hlasovat o návrhu paní poslankyně Kovářové zařadit bod 156 napevno na 13. hodinu na dnešní den.

Proti?

Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 234, přihlášeno 126 přítomných, pro 48, proti 49.

Proti? Hlasování končím. Tento návrh byl přijat. Tak, tímto jsme se vypořádali se změnou programu a ještě nyní mi dovolte pár omluv, které mi doputovaly na stůl. Paní ministryně Marksová ruší svoji omluvu a dnešního jednání se zúčastní. Pan poslanec Jakubčík se omlouvá z dnešního jednání z rodinných důvodů, pan ministr Stropnický se omlouvá z nepřítomnosti z pracovních důvodů a pan poslanec Benešík se omlouvá z dnešního jednání do 10 hodin z pracovních důvodů. A nyní již přikročíme k programu, který jsme schválili.